A tam je hodnocení toho, jak se může česká firma ucházet o vládní zakázky.

Čeká nás protikorupční balíček, to jsou bezpochyby velice důležité zákony.

Když už to není zahraniční výbor, což mě osobně mrzí, nicméně budu to téma tam dále navrhovat, ale nechci s tím zatěžovat Sněmovnu, tak nechť to projedná bezpečnostní výbor.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom k té diskusi, která tady proběhla, mám tři poznámky.

A k té poznámce, že jsou tady někteří, kteří by zakázali obchod s Čínou a Ruskem, teď volně parafrázuji. Nebylo to úplně přesné. A my jsme na výboru pro evropské záležitosti teď ve středu vyzvali Evropskou komisi, aby připravila opatření na omezení dovozu zboží, u kterého existuje sociální a environmentální dumping. Prostě pokud to zboží vyrobíte tak, že ho vyrábí desetileté dítě, které má být ve škole, za minimálních sociálních standardů, minimálních standardů na bezpečnost práce, s minimálním platem jenom tak, aby přežilo, tak samozřejmě potom takové zboží je podstatně levnější.

A Čína patří rozhodně k producentům takového zboží. Ale objektivně říkám, že nejenom Čína.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych velice rád vaším prostřednictvím zareagoval na kolegu Lipavského, který tady říkal, že Ruská federace od nás stejně nic nebere, tak jako my tam nemůžeme vyvážet nic atd. On má samozřejmě pravdu, ale toto opatření vzniklo až na základě sankcí Evropské unie v roce 2014 a potom na to reagovala ruská strana samozřejmě nějakými svými protiopatřeními, která zakazují dovoz nějakých strojírenských výrobků, potravin atd. Takže není to tak, že Rusko a priori nechtělo obchodovat s Českou republikou, ale od doby sankcí Evropské unie proti Ruské federaci to tak prostě je. V tom máte nepochybně pravdu.

Je to přesně tak! Tady se pořád vytváří mýtus, že Evropská unie zakázala svým výrobcům vyvážet do Ruska jablka. To prostě není pravda!

To je prostě celá pravda. Dneska je méně než dvě procenta.

A teď budu citovat: Považuje v ní energetiku pro Rusko jako naprosto klíčovou.